Děkuji vám. Já děkuji, pane poslanče. Prosím k mikrofonu pana poslance Zlatušku. Prosím, máte slovo.

Nedá se udělat ze dne na den takovým způsobem, jak by vyplývalo z dikce zákona.

Druhá věc je, a je to fakticky tatáž materie, nevýlučný a nediskriminační transfer znalostí, dříve se tomu říkalo transfer technologií. Ten, pokud by byl zaveden takovým způsobem, jak ho uvádí novela, tak by fakticky znemožnil uplatňování mechanismu ochrany duševních práv k těm licencovaným vynálezům nebo technickým řešením. Znemožnil by to zejména tam, kde firma koupením licence na sebe bere ještě další úkol, provádění dalších činností, které znamenají podstatné investice, například v případě léčiv se jedná o klinické zkoušky. Tam by nevýlučné šíření fakticky znamenalo, že by si mohli ty licence opatřit všichni konkurenti toho, kdo by investoval do klinických zkoušek, a fakticky by k těm klinickým zkouškám nemohlo dojít, protože by tam nebyla návratnost investic. V rámci Evropské komise je požadavek, aby se veškerý zisk z těch činností znovu investoval do primárních činností výzkumné organizace nebo výzkumné infrastruktury.

Myslím si, že v tom pozměňujícím návrhu mohu odstranit ten taxativní výčet, ale nechat tam tady tuto základní motivaci. Tady v této oblasti budu navrhovat pozměňující návrh, který je variantní, jsou tam možnosti, jak se tady s tímto vypořádat. Druhá oblast se týká zase svým způsobem terminologie, která se používá v této oblasti.

Ale problém je, že v řadě zákonů v příbuzných oblastech nebo normách, které jsou pro příjemce financí závazné, se nemohou předkladatelé potom shodnout na jednotné terminologii a v rozhodnutích se běžně používá pojem doplňkové náklady zřejmě ve smyslu označení nepřímých nebo režijních nákladů.

Dají se nalézt konkrétní příklady v národních definicích nepřímých nákladů, které tady v tomto případě potom vyznívají zcela nelogicky, nedávají smysl a neumožňují příjemcům financí se rozumným způsobem chovat.

Třetí návrh, ten souvisí s tím, že v okamžiku, kdy se otevírá zákon, kterým se poskytují finance, a pan vicepremiér správně zdůraznil, že je potřebné dbát u poskytování financí vědeckým institucím hospodárnosti, neplýtvat s těmi prostředky a že tohle je také motivace řady prvků toho zákona, tak přetrvává dysfunkčnost systému specificky vůči vysokým školám, které jsou z principu financovány z více míst ve státním rozpočtu a toto financování vypadá radikálně odlišně podle toho, odkud jde. Finanční prostředky na vzdělávací činnost se již před časem přestaly dávat formou dotace, která je každoročně na konci zúčtovatelná. Nějaká část by se mohla převádět, zbytek se vrací. Ale přešlo se na model poskytování příspěvku na vzdělávací činnost, který umožňuje podstatně hospodárnější meziroční zacházení s těmi financemi. V případě institucionálního příspěvku na činnosti ve výzkumu a vývoji nicméně zůstává ten model, že vysoké školy dostávají finance formou dotace a díky tomu si musí vést fakticky dvojí účetnictví o jednotlivých tocích financí.